Vláda se v programovém prohlášení i jinde dušuje, že jejím cílem je předvídatelný systém automatické valorizace platby za státní pojištěnce indexací na jeden nebo více ekonomických ukazatelů. Z takové myšlenky jsou nadšené hlavně pojišťovny, protože by to umožnilo mnohem lepší plánování příjmů a nákladů v celém systému. Jenže to není nijak nová myšlenka.

Dalším úkolem pro Ministerstvo zdravotnictví pak bude hledání úspor, tentokrát skutečných, uvnitř zdravotnictví. Tedy mechanismus, který by zvýšil efektivitu poskytování péče.

Připomenu zde výrok pana premiéra Fialy.